Je nereálné, abychom tuto úplatu požadovali po Mezinárodním měnovém fondu, proto se v návrhu speciálního zákona o státní záruce tato úplata nepožaduje.

Děkuji pěkně za slovo. Nicméně paní ministryně byla vyčerpávající. Pokud chce stát poskytnout záruku, je to podle rozpočtových pravidel potřebné právě prostřednictvím nového zákona. V okamžiku, kdy by ta záruka poskytnuta nebyla, Česká národní banka by ze svých devizových rezerv půjčku 1,5 mld. korun Mezinárodnímu měnovému fondu neposkytla. Půjčka bude poskytnuta na základě bilaterálních smluv s Mezinárodním měnovým fondem.

Víc asi k tomu není co říci než to, že záruky, které byly poskytnuty, resp. půjčky, které byly prostřednictvím Mezinárodního měnového fondu ze strany České republiky poskytnuty, byly v minulosti splaceny. Děkuji pěkně za pozornost. Možná bych se přihlásil do obecné rozpravy, abych rozšířil nad rámec té zpravodajské zprávy, o co tam vlastně z ekonomického pohledu jde. Já vám děkuji, pane zpravodaji, otevírám obecnou rozpravu a dávám vám tímto slovo v obecné rozpravě. Děkuji pěkně. V rámci obecné rozpravy chci říci, že se samozřejmě jedná o řešení toho průšvihu s jižním křídlem eurozóny.

V historii bylo vždycky zločinem centrálního bankovnictví, když centrální banky financovaly své státy. Tady to jde právě prostřednictvím devizových rezerv z jednotlivých centrálních bank do Mezinárodního měnového fondu, který to následně těm státům rozděluje. Čili se to formálně nepovažuje za tzv. měnové financování státu, ale de facto to měnovým financováním státu je.

Je také potřeba říci, že je rozdíl, když tyto půjčky z devizových rezerv poskytují státy uvnitř eurozóny, které mají přístup k likviditě Evropské centrální banky.

Znovu je potřeba si připomenout, že zkrátka žití na dluh, které v České republice zažíváme i dnes, pokud se vymkne z rukou, tak nevede k ničemu dobrému. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Ptám se, kdo má zájem jako další vystoupit v obecné rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím. Končím obecnou rozpravu. Pan zpravodaj, předpokládám, už nemá zájem o závěrečné slovo, když právě hovořil. Nepadl ani návrh na vrácení, ani na zamítnutí. Budeme se tedy zabývat přikázáním výborům. Jako první rozhodneme o garančním výboru.

Nikoho nevidím. Kolegy z předsálí jsem už zavolal. Přistoupíme tedy k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru?

Kdo je proti?

Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl. Já jenom pro stenozáznam, mně tu nefungovalo hlasovací zařízení, ale nijak nezpochybňuji hlasování. Nezpochybňujete hlasování. Hlasoval jste pro, předpokládám. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Nevidím nikoho, že by navrhoval další výbor.

Já končím prvé čtení tohoto návrhu a končím tento bod. Děkuji všem.